Myslím si, že ten harmonogram takto plníme, a určitě vás o tom rád budu informovat.

Prosím.

Myslím si, že je důležité, aby fungovala pozemní.

Ty smlouvy jsou velmi podobné.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne všem.

Koukám, že jich tady je velmi málo.

Myslíte si, že ten návrh je realizovatelný? Děkuji za odpověď. Děkuji. Dovolím si podotknout, že souhlasím, že interpelace jsou zejména pro opoziční poslance a také, že... Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, to je téma, které není vůbec nové.

Ony v podstatě existují dvě cesty, jak bojovat nebo legalizovat, hledám ten správný výraz, prostituci. Když se podíváme po Evropě, tak jsou dva takové základní přístupy.